Međutim, građani se u ovakvim situacijama okreću ka državi očekujući da ih država zaštiti. I moramo biti iskreni i reć, dakle da je u ovom slučaju, u ovoj krizi, država odreagirala dobro. To se prije svega odnosi na Nacionalni stožer civilne zaštite i na sustav javnoga zdravstva i građani to tako percipiraju. Stoga slažem se sa svima onima koji govore da ubiranje političkih poena u ovakvoj krizi, u ovakvoj situaciji nije dopustivo i da to građani bi shvatili da bi takvo ponašanje naravno, naravno osudili. Zadnji sam od onih koji bi podržao bilo kakav sustav centralizacije. Međutim, današnje dopune zakona o sustavu civilne zaštite kojeg smo donjeli i gdje smo centralizirali odluke zapravo je nužnost jer ova zemlja ne može imati 20-tak javnih politika koje se odnose na ovu krizu, ne može imat 20 stožera koji će radit jedan preko drugih, sve odluke koje se donese moraju bit usuglašene, moraju biti jasne i moraju bit provedljive. Mnoge moje kolege danas govoreći o ovih 60-tak, 60-tak zakona, 60-tak mjera koje se donose, govorili su, dakle o onom segmentu hrvatskog gospodarstva na koje se te mjere odnose, prije svega na uslužni sektor, na ugostiteljstvo, na turizam, govoreći, dakle o tim poduzetnicima i o tom dijelu radnika gdje je nužno pomoći poduzetnicima kako bi zadržali, zadržali svoje radnike na radnim mjestima. Međutim, ja bih se u svojoj raspravi ovaj osvrnuo na onu skupinu koju nije nitko spomenuo danas u ovome domu, a niti je ona spomenuta u ovim mjerama, to su, a to je ona skupina koja je zapravo primila onaj prvi udar gospodarske štete od širenja koronavirusa, to su dnevni migranti odnosno naši građani koji rade u susjednim državama, prije svega u Italiji i u Sloveniji. Na jugozapadu Karlovačke županije, u onom dijelu koji graniči sa Republikom Slovenijom, u 5 jedinica lokalne samouprave sa preko 30 000 stanovnika između 30 i 50% svih zaposlenih radi u Republici Sloveniji. Od 11. ožujka, dakle ti ljudi ne mogu odlaziti na posao, ne mogu ostvarivati svoje pravo na rad. Oni dobivaju zbunjujuće poruke od svojih poslodavaca iz Slovenije koji od njih traže, dakle da dođu na posao, premda oni ne mogu, dakle premda oni imaju naredbu hrvatskih institucija da ne mogu ostvarit svoje pravo na rad. Ja naravno ne očekujem od naše Vlade da donosi, da donosi mjere koje će pomagati ili štititi slovenske, slovenske poslodavce, to će naravno više ili manje uspješno donijeti slovenska Vlada. Ali ono što očekujem odnosno očekuju ti ljudi je da hrvatska Vlada stane iza svojih građana koji rade u susjednim zemljama da se u nekim bilateralnim razgovorima koji će se zasigurno voditi s našim susjedima, založe za njihova radna prava jer dakle, oni ovaj mjesec zasigurno će ostati bez plaće, a ti ljudi kao i svi ostali moraju plaćati režije, moraju plaćati rate kredita, moraju odgajati svoju, svoju djecu. Danas u ovoj akutnoj krizi donosimo akutne mjere. Ova akutna kriza ima tendenciju da postane kronična. Ove akutne mjere imaju tendenciju da se donesu nove rigoroznije, fokusiranije koje će, dakle biti još učinkovitije nego ove vatrogasne mjere koje se donose danas. Ono što očekujem ja kao zastupnik, a vjerujem i ono što očekuje cijeli naš Klub SDP-a je to da Vlada, da donositelji tih odluka gledajući danas novu afirmativnu i konstruktivnu raspravu koja je bila u oporbenim klupama, dakle da se ne ogluše na glasove, na ideje, na one mjere koje predlaže opozicija. Naime, u ovom nam je trenutku potrebna sinergija svih onih koji se žele da se iz ove krize koja je ovakva kakva je i bit će još veća, izvučemo, izvučemo jači da odnosno da se izvučemo sa što manje štete. I na kraju ovaj, u ovoj nam krizi ne smijemo suspendirati humanost i ljudskost, međutim jednako je važno, jednako je važno da ne suspendiramo demokratske procese i da se držimo, da se držimo Ustava. Nema replike, dobro hvala. Gospođa Karolina Leaković ima svoju pojedinačnu raspravu.

A kao što smo ranije mogli čuti da današnjoj sjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu ministrica je u neku ruku i sama priznala zapravo da njezino ministarstvo nažalost nije među onima koje je reagiralo brzo, promptno, fokusirano, dakle mjerama koje treba donijeti odmah nego je zapravo rekla kako se mnoge stvari još analiziraju kako se prikupljaju podaci i kako će se dakle o mjerama pomoći kulturi i medijima osobito razgovarati u nekom sljedećem razdoblju. To ne ohrabruje, ja sam naravno kao i naravno svi zaposleni u kulturi i medijima očekivala da će među ove 63 mjere koliko ih danas, o kojima danas ovdje raspravljamo biti nešto više konkretnijih, fokusiranih i učinkovitih mjera koje se odnose upravo na sektor kulture i medija. Naime, čim je proglašena epidemija u Hrvatskoj odmah su se počele otkazivati različite priredbe, kulturni sektor je odmah osjetio probleme, a mediji su naravno odmah ne ubacili ne u 3 nego u 5 brzinu i bez naravno doprinosa novinarki i novinara svih zaposlenih u medijima, mislim da protočnost informacija na ovaj zadovoljavajući način kakav danas imamo na ovoj visokoj razini sigurno ne bi bilo. U tom kontekstu važno je spomenuti da su novinarke i novinari isto tako zapravo na udaru prvi je li rizika zarazom od korona virusa i mislim da i njihovi poslodavci u tom kontekstu trebaju imati to svakako na umu. Čini mi se da mogu reći da zaposleni u kulturi i medijima s pravom od nadležnog ministarstva očekuju fokusiranije, dakle hrabrije, učinkovite mjere i mislim da jedan jedini cilj treba biti dakle da se ne izgube radna mjesta u kulturi i u medijima i da se ova tzv. koronakriza ili korona kriza ne pretvori u krizu koja će satrati kulturu i medijski sektor. To se, to je naime jedan ako tako mogu vrlo krhak sektor i tek se oporavio, ako se uopće oporavio od krize 2008. godine, već sam o tome nešto govorila. Dakle, tada je odnosno do 2012. godine izgubljeno gotovo polovina radnih mjesta i zaposlenost je u hrvatskim medijima naravno patila. Mnogi novinari su završili na zavodu za zapošljavanje, ja se nadam da se ovaj put takve stvari dakle, kao i u odnosu naravno na sve naše druge sugrađanke i sugrađane mogu i trebaju prevenirati da ćemo na tome raditi vrlo fokusirano. Gubici u kulturi pogotovo kad je riječ o izvedbenim umjetnostima, sad su već ogromni, otkazuju se kulturna događanja, ako se dakle sutra značajno smanji zapravo broj događanja, ako se zatvore kina, kazališta, koncertne dvorane, smanjuju se naravno honorari, znamo da su u kulturi i medijima zaposleni uglavnom prekarni radnici, ima tu naravno i stalno zaposlenih, ali ja govorim o onima koji su izloženi ovim fluktuacijama tržišta. Otkazuju se suradnje i otpuštaju se ljudi i dakle projekti se stavljaju na čekanje. To znači da će zapravo u srednjem i duljem roku ta korona kriza za mnoga radnice i radnike u kulturi i medijima značiti manje novca, manje projekata, manje posla više nesigurnosti i neizvjesnosti, a za sve nas dakle to će značiti i manju dostupnost zapravo kulturnih sadržaja, manju dostupnost kvalitetnih informacija, kvalitetnog novinarstva govorili smo koliko je to zapravo važno za razvoj demokracije i općenito za politiku kulturu. Ministarstvo doduše ne u ovim mjerama nego na svojim internetskim stranicama piše da će se osnovati nekakav krizni fond, ali zapravo nigdje se ne navodi za što će se taj krizni fond točno koristiti, kome je točno namijenjen, niti o kojem iznosu zapravo govorimo. No, Ministarstvo kulture kad je o medijskom sektoru riječ ima na raspolaganju već sada neke instrumente, nadam se da će ih početi koristiti. Naime, ministrica kulture već nekoliko godina zapravo nije dovršila ili nije objavila rezultate natječaja za neprofitne medije, natječaja dakle iz Europskog socijalnog fonda, mediji zajednice, za koji je osigurano 30 miliona kuna, raspisan je natječaj za 15 miliona kuna, treba se dakle pod hitno, trebaju se pod hitno objaviti rezultati tog natječaja kako bi se taj novac investirao u kvalitetno novinarstvo i odmah se naravno mora raspisati natječaj za slijedećih 15 miliona kuna, koje dakle neprofitnim medijima stoje na raspolaganju. To je nešto što je već trebalo biti napravljeno, isto kao što je dakle najavljeno da će se isplatiti sredstva fonda za pluralizam i raznovrsnost agencija za elektroničke medije, to je također nešto što se može odmah napraviti, to nije nešto posebno to su redovne aktivnosti, ali ono što treba napraviti je dakle raspisati natječaj toga fonda za slijedeću godinu već sada. Dostupnost kulturnih sadržaja dakle ne završava našim odlaskom u kino, kazalište, na koncerte u galerije oni su zatvoreni nažalost, ali publika je je li zainteresirana imati kvalitetnu kulturnu ponudu i ne samo na HRT-u koja je uvela kao što znamo obrazovni program u svoje programe. Apeliram da se na isti način ili na primjereni način zapravo javna televizija, javni radio uključi pa i drugi mediji naravno, uključe u premošćivanje ovog problema, dakle da se ili putem web streaminga ili na neki drugi način omoguće dakle javni kulturni sadržaji koji bi bili dostupni široj javnosti. Naravno mjere koje se pripremaju za poduzetnike i poduzetnice u drugim granama itekako trebaju biti dio mjera za poduzetnike i poduzetnice u kulturi. Kao što znamo, brojni programi su projektno financirani, treba usuglasiti novo dinamiku njihove realizacije ali moramo biti svjesni da u kulturi u medijima rade dakle kao što sam već rekla, ljudi uglavnom u prekarnom položaju i da treba isplatiti autorske naknade, da treba isplatiti sve što se možda odgađalo ili se nije isplatilo a sada bi to bilo itekako bitno. Naravno da je najvažnije dakle da se ne izgube radna mjesta u medijskom sektoru, već sam rekla da je on na mnoge načine i uslijed krize prije 12-ak godina ali i uslijed nekih drugih specifičnosti u tom sektoru, dakle, mnoga su radna mjesta nestala. Moramo zadržati novinarkei novinare, samo dobro plaćeni i kvalitetni novinarke i novinari dakle mogu izvještavati kvalitetno i nisu podložni dakle nikakvim interesima javnosti, mislim da je to u ovom trenutku također jako bitno naglasiti. Dakle apeliram da Ministarstvo kulture bude organiziranije, da bude hrabrije, da bude inovativnije. Ovakve ekstremne okolnosti u kojima se nalazimo ne zahtijevaju mjere koje su nam već od prije poznate, one zahtijevaju jedan drugačiji način razmišljanja i sigurno je da u ovako vrlo specifičnim sektorima kakva su ova dva o kojima sam pokušala kratko zapravo na čije sam probleme pokušala kratko ukazati, mislim da ima doista prostora ali za djelovanje odmah a ne za djelovanje koje znači odgodu od dakle donošenja mjera slijedeća 2, 3 tj. u nekom drugom paketu kad se za to steknu uvjeti itd. Dakle apeliram da se poslušaju preporuke, kao što sam već rekla, strukovnih organizacija kako strukovnih organizacija u kulturi tako naravno i strukovnih medijskih organizacija i da se zapravo i ova kriza iskoristi kao prilika za veća javna ulaganja u kulturu. Dakle, kao što rekli, sada je prilika da zapravo ne samo pokažemo koliko je važno i pokazuje se koliko je važno javno zdravstvo, koliko su važne javne usluge i koliko je važna dobra organizacija. Ja također mislim da je izuzetno važno da iz ove krize iziđemo dakle sa sviješću da su javni mediji, da je ulaganje u kulturu i obrazovanje naravno isto tako nešto što bi nam trebalo biti naravno na vrhu liste prioriteta. I koristim naravno priliku da se evo pridružim kolegicama i kolegama koji su naravno zahvalili svima koji rade u ponajprije dakle u uslužnim djelatnostima, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, to su uglavnom žene pa onda ovim putem dakle ukazujem na to naravno da su one i izložene i da su naravno slabo plaćene [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] Tako da evo, korona kriza se naravno prelama i preko onih koji su najslabije plaćeni. Kolegice Leaković, evo dopalo vas je da imate prvu raspravu u ovom mandatu vezano uz jednu krizu ali istaknuli ste ogroman problem koji mislim da je u ovim mjerama Vlade možda malo ispao iz prvog plana odnosno nije u fokusu, radi se o stotinama i tisućama slobodnih umjetnika i pjevača i glumaca koji su se našli u problemu u ovom trenutku, koji su bez stalnog angažmana i ne mogu zarađivati za svoj život odnosno ne mogu održavati koncerte i ne mogu održavati predstave i naravno da bi Vlada trebali uzeti u obzir i njih odnosno uključiti ih u ove mjere koje će ići prema poduzetnicima. Apsolutno također tu trebaju biti uključene i tvrtke koje su organizatori produkcijskih tih manifestacija jer i te tvrtke su ostale u ovom trenutku bez posla. znači čitav niz djelatnosti ali ne smijemo zaboraviti naše kreativce odnosno naše glumce i pjevače koji u ovom trenutku prolaze dosta, dosta teško razdoblje. Naravno kolega Maras, kreativci su kreativni pa su se već i samoorganizirali i jednom peticijom koja kruži internetskim prostorom su zapravo na neki način željeli ukazati na svoj vrlo ranjiv položaj jer kao što sam već rekla, radi se mahom o ljudima koji su angažirani od projekta do projekta, koji ovise o honorarima, autorskim ugovorima, ugovorima o djelu itd., mislim da je izuzetno važno imati na umu koliko se zapravo svijet rada i pojam rada promijenio i koliko to zapravo jako pogađa mnogo zaposlenih dakle u RH, naše prekarne radnice i radnike koji ne uživaju dakle ona prava na koja smo nekada smatrali normalnima i koja ja i dalje smatram normalnima i potrebnima i borit ću se zapravo da evo ovu krizu iskoristimo i tako da ukažemo na važnost rada, na važnost i potrebu radnica i radnika i da zapravo unaprijedimo njihov status. Kolegice Leaković, hvala što ste nas stvarno još jedanput podsjetili na probleme s kojima se susreću kulturni radnici posebice zbog toga što je kultura neodvojiv dio identiteta jednog naroda, jedne nacije, jednog društva i kao takva mora imati poseban tretman u svojoj pomoći u kriznim situacijama. Vlada treba zasigurno pomoći malo više nego ovim mjerama koje su predložene nape kulturne radnike no ono što sam ja želio kazati ovdje, dakle ti ljudi stvarno jesu kreativni i svoju kreativnost pokazuju i time što nisu odustali od predstava, od ne znam koncerata nego i danas rade virtualno, dakle putem interneta i programima rješavajući mogućnost da jedan korisnik gleda i plati ulaznicu za takav program što je stvarno fenomenalno i pokazuje kako i u teškim vremenima evo kreativni ljudi mogu naći rješenja.

I mislim da je zapravo velika uloga Ministarstva kulture koje bi moglo vrlo jednostavnim mjerama koje ne bi toliko značajno opteretile proračun osigurati da takva vrsta programa bude dostupna besplatno putem javnoga servisa, znači da se predstave nekih naših kazališta ili da se bilo koja druga vrta izvedbi može na neki način u ovim vremenima vidjeti na našoj javnoj televiziji više nego što je to do sada bio slučaj.

Sjajna je vaša ideja i nadam se da će Vlada i HRT čuti da se HRT u ovim teškim vremenima kada su ljudi primorani biti u svojim kućama, prepušteni su na neki način sami sebi dok se liječnici bore na prvoj crti obrane sa ovom groznom bolešću dok učitelji i nastavnici isto padaju s nogu ne bi li omogućili djeci pravo na obrazovanje barem od kuće, da se HRT stavi u funkciju zadovoljavanja javnih potreba između ostalog i potreba kulturnjaka s jedne strane, da rade, da budu kreativni, a s druge strane građana da iste te sadržaje konzumiraju. Uz dužno poštovanje ministarstvu koje se sjajno i učitelji i nastavnici snašlo u ovoj situaciji s organizacijom nastave, ja moram podsjetiti da smo mi ne tako davno imali vremena kada je bilo potpuno normalno da na HRT-u imamo školu i izvan škole, kada je obrazovni program bio snažan i izvor informacija i za našu djecu pa i za odrasle.

Ponovit ću samo, dakle ovo je izuzetna prilika da osnažimo povjerenje u javne usluge u ono što nam može i treba pružiti država. Ja sam naravno zagovornica državnog intervencionizma i meni je izuzetno drago da smo vidjeli već neke mjere koje je poduzela Vlada, a tiču se upravo ograničavanja cijene nekih osnovnih živežnih namirnica ili potrepština, higijenskih potrepština koje su nam sada potrebne, dakle da sad vidimo koliko je važno ne ograničiti se ili ne osloniti se na tržište. Zagovornika tržišta u ovom domu je uvijek bilo i previše za moj ukus, ali ja se nadam da ćemo u budućnosti imati malo racionalniju, trezveniju, razumniju raspravu u tome koja uloga države i zašto je važno da država nije tu samo kao ukras. Da, u pravu ste moramo pokazati da kultura mora napredovati, ali isto tako moramo pokazati da i solidarnost prema slabijima mora napredovati i nema nikakve logike da se dio prihoda Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom da se oslobode radno intenzivne aktivnosti zapošljavanja i kvotnih supstitucija odnosno kvotnog zapošljavanja i supstitucija nego pogotovo ne na neodređeno vrijeme. Uvijek se to može napraviti dok traje kriza. A zaštitnim radionicama i tim ponosnim osobama s invaliditetom koji rade i proizvode i zarađuju novac za svoj život, treba dati priliku, ne potrošiti njihov novac koji njima pripada. Možemo im dati npr. da naprave 10 milijuna, ministre, 10 milijuna zaštitnih maski i stave u robne rezerve da nam se ne dogodi ovakva situacija da nemamo osnovnih zaštitnih sredstava. Kolega Hrelja bilo bi doista apsurdno i bilo bi potpuno neprihvatljivo da se i ova kriza i ova kriza kažem prelomi na onima koji su najosjetljiviji, najranjiviji, koji su zapravo oni koji naravno mogu doprinijeti i doprinose našem društvu, ako kojima uvijek treba jedan dodatno poticaj. U tom kontekstu da, valja razmotriti jesu li baš mjere koje su na ovaj način predložene ono što bi trebalo odmah poduzeti. Ja se naravno zalažem za to da se, a danas smo čuli nešto o tome, povede računa i o ljudima koji nemaju krov nad glavom, dakle o beskućnicima, o svima onima koji u ovim vremenima su izuzetno izloženi zarazi, izuzetno su izloženi riziku od korona virusa. I naravno zalažem se za to da iskoristimo potencijale svih naših sugrađanki i sugrađana i da kažem ne budu recimo osobe s invaliditetom prve koje ćemo u tom kontekstu odbaciti. Sada je na redu gospodin Joško Klisović koji će imati svoju pojedinačnu raspravu. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Dakle, suočeni smo kao što znamo sa epidemijom odnosno pandemijom, to je svojevrsna izvanredna situacija, krizna situacija gdje je ključno upravljati krizom temeljem procjene rizika, o svakoj stvari koja dolazi jednostavno procijeniti rizik i donijeti odgovarajuće adekvatne mjere, upravo to je bit upravljanja krizom. Pri tome naravno da su moguća i ograničavanja ljudskih prava kako to naš poreda i dozvoljava u izvanrednim situacijama. No ponavljam još jedanput, to mora biti strogo temeljem zakona i Ustava a svi podaci koji se prikupe kroz ograničavanja ljudskih prava moraju se tretirati također na način da se ne zloupotrebljavaju u skladu, dakle sa zakonima ove zemlje. Temeljni rizik s kojim smo suočeni u stvari i na koji moramo naći odgovor, ja se nadam da će nam znanost uskoro to biti u stanju i reći pouzdano, je koliki je rizik za zdravlje ljudi stvarno koronavirus. Prema onome što sada znamo, imamo ugrožene skupine, to su posebice starije osobe, dakle preko 60 i recimo 5.g., kao i imunokompromitirane osobe, dakle osobe koje imaju pad imuniteta zbog određenog razloga. Ono što mi se čini da umjesto samo i isključivo fokusiranja na smanjivanje socijalnih kontakata među ljudima, treba se malo više pozabaviti i ugroženim skupinama i načinom kako zaštititi te ljude da ne dobiju virus jer za njih virus može biti smrtonosan. Prema tome, osim pojačanih kapaciteta za intenzivnu njegu koji se mogu improvizirati, na koje treba također staviti naglasak, tu je i pitanje opreme, posebice respiratora koji su ključni za liječenje takvih osoba. Mislim da na taj način bi dodatno pogodili bit ove epidemije, a kod zdravih ljudi koji očigledno mogu vrlo lako i svojim vlastitim imunitetom preboljeti ovaj virus i s time stvoriti otpornost na virus i s time u konačnici stvorit jednu nacionalnu otpornost da to treba također uzeti u obzir prilikom, prilikom donošenja mjera kojim se pokušava umanjiti socijalni kontakt. Ono što je važno također napomenuti kada smo radili strategiju nacionalne sigurnosti ili domovinske sigurnosti, tada i ja također kad sam pisao i za onu prethodnu Vladu, došli smo do spoznaje da moramo bitno unaprijediti sustav ranog upozoravanja na bilo kakvu izvanrednu situaciju, opasnost za nacionalnu sigurnost. Dakle, taj sustav ćemo morati dodatno unapređivati, što pokazuje i ova kriza s kojom smo se počeli bavit tek kad su se u susjedstvu stvari do jedne velike mjere pogoršale. Osim sustava ranog upozoravanja, naravno i pitanje upravljanja krizom mora biti poprilično jasno. Vidimo da nije do kraja urađeno, uređeno čim smo danas morali mijenjati Zakon o civilnoj zaštiti. Dakle, u praksi stvari ne funkcioniraju kao što su zamišljene, a pravnim, normativnim okvirom nisu do kraja niti definirani. No, ono što je dobro da ipak učimo cijelo ovo vrijeme dokle se kriza odvija, dakle očigledno smo dobri u učenju iz dana u dan s obzirom na ono što se zbiva, tako da i Nacionalni stožer koji donosi odluke je dosta osjetljiv na razvoj situacije i sve ono što dolazi do njih kao svojevrsne ili preporuke ili sugestije. Nadam se da će tako i ove sve amandmane koje ćemo mi kao oporba sutra predložiti također u dobroj vjeri se prihvatiti od strane vladajuće većine jel u ovom trenutku smo stvarno svi, svi na istom zadatku, dakle zadatku upravljanja krizom i svatko mora dati svoj pojedinačni i skupni doprinos da ona bude sa što manje negativnih učinaka na zdravlje i naših ljudi prije svega, a onda i na gospodarstvo i sve ostale rizike koji su uključeni. Same Vladine mjere koje su, dakle većinom ekonomske, mislim da su nedostatne, posebice one koje govore o odgodi određenih plaćanja, dakle poreznih ili drugih javnih nameta i davanja koji moraju poduzetnici dati, a ne govore o otpisu, jer o čemu se tu radi? Danas ćemo odgoditi 3 mjeseca plaćanje poreza recimo ili doprinosa, a ti doprinosi porezni će doći na naplatu za 3 mjeseca kada će doći i oni slijedeći koji trebaju doći u tom budućem tromjesečnom razdoblju, pa će biti dupli koje treba platiti, a nisam siguran da će tako jednostavno biti poduzetnicima prikupiti dovoljno novčanih sredstava da i to naprave. Kako će sve skupa pasti u predizborno vrijeme za parlamentarne izbore, neće biti baš najbolje ako se tada bude otpisivalo u kontekstu kampanje za parlamentarne izbore, dakle ova javna potraživanja, bolje bi bilo danas kada postoji stvarno jedan sentiment da Vladi treba pomoći da se igra pošteno i da se otpis već sada najavi, a ne nakon 3 mjeseca. Jednako tako važno je napomenuti da potpore koje se misle dati gospodarstvu treba vezati i uz, i uz otkaze koji se najavljuju. Dakle, ukoliko se žele potpore države jednostavno trebali bi poslodavci onda stati sa davanjem otkaza ljudima ili upanjivanjem bilo kojih radnih prava koje ljude pripadaju po zakonu. A da bi sve skupa dobro završilo i da bi se nastavilo u dobroj vjeri mislim da je nadzor nad potrošnjom proračunskih sredstava ključan, posebice kada se daje Vladi sada autonomija da može prebacivati s jedne na drugu stavku unutar proračuna novce. To nije bez razloga ograničeno i nije bez razloga da parlament mora o tome odlučiti. No, u kriznim situacijama moguća je i takva situacija da se Vladi prepusti pravo odlučivanja, ali ne bez ikakvog nadzora i u tom smislu mislim da sabor ili barem nadležni odbor sabora treba zadržati ingerencije u nadzoru prebacivanja novca s jedne stavke na drugu. Danas smo također dosta čuli o tome kako eto sad se pokazuje da hrvatski suverenitet ili nacionalni suverenitet je ključan jel bez njega nažalost se ne može upravljati krizom. Ja mislim da i ova situacija danas pokazuje kolko je zajednički europski odgovor na nju jako važan. I zato mi je drago da je komisija već pripremila i gospodarske mjere koje će ići i kroz Fond za koheziju, kao i neke druge fondove solidarnosti itd., kao i ograničavanja putovanja ulaska u EU i mnoge druge mjere koje je komisija dovela, donijela odnosno predložila koje će zasigurno umanjiti mogućnost daljnjeg širenja virusa. RH i hrvatski narod ne živi u izolaciji i kao takav se ne može zaštiti, pogotovo ne od ovih transgraničnih ugroza kao što je epidemija ili pandemija.

Kolega Klisović, s pravom ste ukazali na ovu potrebu da se, dakle ne davanje otkaza odnosno izbjegavanje davanja otkaza radnicima veže uz potpore koje će se davati određenim privrednim subjektima ili odgodu ili otpis određenim dakle poreznih ili bilokojih drugih davanja. Mislim da je to izuzetno važno kako se ne bismo doveli u situaciju dakle da dajemo javna sredstva u proizvodnju ili u bilokoju drugu vrstu djelatnosti a da onda s druge strane vidimo da radnika i radnica u tom poduzeću više nema ili da su im se značajno dakle smanjila prava, da su im se značajno smanjile plaće, prema tome, mislim da je izuzetno važno naći jako dobar balans između ova dva prava a to je pravo na rad i naravno ova prava na poduzetničku slobodu ili poduzetničku aktivnost. Da, krizna situacija zasigurno nije situacija u kojoj neko treba pokrivati svoje prethodne dugove ili pokušati ostvarivati profit. Država je tu zbog građana i treba ih zaštititi. Radnici su dakle najmnogobrojnija skupina ljudi koja su najugroženija u ovoj krizi no naravno da su i poslodavci kroz moguće gubitke koji će bit ne narušit njihovo poslovanje. Stoga upravo ta ravnoteža između interesa poslodavaca i interesa zaposlenih ljudi mora biti ostvarena na korist svih nas ali zasigurno s obzirom da država mora skrbiti o svojim građanima, a broj građana koji su pred otkazom je puno veći nego tvrtki koje su u opasnosti da neće moći nastaviti poslovanje, zasigurno treba imati posebnog senzibiliteta prema zaposlenim ljudima. Kolega Klisović, danas govorimo o ekonomskim mjerama, ali htjela bi još jednom naglasiti da je do ove krize zapravo došlo iz pokušaja zaštite zdravlja svih naših građana. Danas se i Predsjednik obratio javno i rekao da moramo moliti i čuvati svoje najbliže, svoje roditelje, svoju djecu, bake i djedove. Ono što bih htjela zaista još jednom naglasiti svima onima koji nas gledaju da je važno apelirati na sve da ostanu kod kuće kako situacija ne bi dodatno eskalirala. Time čuvamo ne samo život danas nego čuvamo i ekonomiju i egzistenciju svih nas sutra.

Da, u pravu ste kolegice Ahmetović, ovo je prvenstveno zdravstvena kriza sa velikim posljedicama na gospodarstvo i na društvo u cjelini. Svaka odgovorna osoba i član našeg društva mora poći od sebe u doprinosu svom u upravljanju ovom krizom, dakle nije to samo nacionalni stožer koji donosi odluke za sve nas pa ih mi moramo poštivati, svako od nas i naša savjest nam nalaže da budemo odgovorni, da učinimo sve kako ne bi dodatno raširili virus, kako ne bi bili u kontaktu sa starijim osobama koje mogu imati fatalne posljedice od dobivanja virusa. Jednako tako. Meni je vrlo drago vidjeti pojedine skupine ljudi u društvu koje su se stavile na raspolaganje starijim ljudima i pomažu im bilo u donošenju hrane ili lijekova ili drugih potrepština da ljudi ne bi mogli i morali izlaziti van iz svojih stanova.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Posljedice ovoga će biti dvostruke, prvo medicinske a drugo gospodarske. Europa danas već više nije unija. Svaka zemlja reagira na ovu krizu drugačije, svaka na svoj način, zatvaraju se granice, nema usuglašenog djelovanja, nema solidarnosti. Bojim se malo toga se zna o ovom virusu. Pa, imunolog Srećko Sladoljev tvrdi da je ovo sve skupa jedna izmišljena priča kao što je to bilo i sa svinjskom gripom, on kaže da na 1000 ljudi koji umru od korona virusa, od malarije u istom tom razdoblju umre 50 puta više. Ja ne znam da li je Sladoljev u pravu ili ne, ja nisam liječnik po struci a vjerojatno liječnici imaju pravo kad kažu da je virus vrlo opasan. Znamo da je opasan za stariju generaciju.

Smrtnost je vrlo visoka kod ljudi starije dobi i onih koji su em starije dobi, em su narušena zdravlja. Ili su srčani bolesnici ili dijabetičari. E sad, stariji ljudi koji žive u obiteljima, o njima se ima ko brinuti a šta je sa onima koji žive sami?

Nije li trebalo i tom problemu pristupiti sustavno? Imamo vojsku. Vojska ima svoj sanitet. Zašto ona isto nije uključena u to da zaštiti te starce, da im donese lijekove, da im donese hranu, da se brine o njima? Šta će biti? Kakve će tu biti posljedice za gospodarstvo? Ja mislim nesagledive. Pa to će stotine tisuća ljudi ostati bez posla. Da li su ove mjere dobre? Pa gledajte, one nekakve jesu, ali nisu dovoljne. Što znači odgoda plaćanja poreznih obaveza? Može pomoći ako im se oproste porezne obaveze, a ako ih samo odgodimo, to plaćanje, pa neće plaćat 3 mjeseca recimo koliko ova kriza može trajat, pa će onda morat platiti sa zaostatkom. Kako im to može pomoć?

Sezona može propasti, je li potpuno da nemaju niti jednoga gosta, ali će morat plaćat paušal. Zašto nisu uključeni u ove mjere? Ja mislim da je to nemoguće izračunati sada. Danas je 500 ljudi došlo na, na burzu. Neće svi poslodavci zadržati svoje radnike, neće uz ove poticajne mjere, mnogi će ih otpustiti. Kako će izgledat uopće taj život u toj karanteni? Što će se tu događati? Ja mislim da to niko ne zna i koliko će to koštati? Pa dobro, a zašto niste razmislili o barem privremenoj obustavi jednokratnoj uslijed Vatikanskih ugovora? Pa tu milijarde idu crkvi, a mi nećemo imati ovdje za zdravstvo.

g. Stazić, s pravom ste upozorili da danas u svijetu od različitih virusa i zaraznih bolesti umire velik broj ljudi, puno veći ustvari nego od koronavirusa. No, koronavirus je dobila tako jednu percepciju u javnosti jednog virusa, bolesti koja se mora, s kojom se moramo svi baviti, a još nismo ustvari do kraja sigurni kako ona pogađa zdravog čovjeka sa punim imunitetom. No, dva su pristupa problemu, jedan je da se stvara imunitet nacije kroz to da se ne ograničavaju previše socijalni kontakti, a da se samo štite posebno rizične skupine, stariji ljudi i imunokompromitirani ljudi i drugi pristup je da se ograničavaju socijalni kontakti kako se virus ne bi širio zbog nedostatnih kapaciteta u bolnicama i respiratora kao temeljne opreme. Mi nemamo pravih podataka koliko je točno zaraženih, pa isto među nama možemo biti nositelji virusa koji nisu razbili simptome.

Da li je onda, da li će ove mjere koje se uvode noćas napraviti više panike i više štete nego ovakav jedan pristup koji ste vi predložili da zaštitimo samo one koji su ugroženi, a ne da zatvorimo sve i stotine tisuća ljudi pošaljemo na burzu, a nemamo pojma od čega će oni sutra hranit svoje obitelji, nemamo pojma. Uvažene dame i gospodo, danas sam ušao u povijest kao jedini zastupnik koji je glasao protiv uvođenja izvanrednog stanja u našoj državi odnosno protiv davanja ovlasti ovom stožeru civilne zaštite da zapravo gasi ekonomsku aktivnost u zemlji. Razlog zašto sam to učinio je u tome što sam svjestan ekonomskih posljedica koje će to imati, a one će u svakom slučaju biti dalekosežne. Nakon što je turizam potpuno likvidiran, znači ove sezone nema ništa, nalazimo se u situaciji da i ugostiteljstvo, kao i sve prateće grane odnosno uslužne djelatnosti kao npr. frizerski saloni itd. također neće moći raditi, što u prijevodu znači da će mnoštvo ljudi ostati bez posla, izgubiti egzistenciju i to će u konačnici dovesti do toga da će ljudi činit suicid, da će, da neće vidjet jednostavno izlaz iz te cijele situacije. Ove mjere koje Vlada predlaže bi imale smisla kada? Onda kad bi Vlada brinula za ljude. Znači, da Vlada kaže čujte ljudi mi moramo zatvorit kafiće i ne znam, hotele, karikiram, što god već, ali kad bi Vlada istovremeno rekla ali za vas ljude koji u to vrijeme nećete radit mi ćemo se pobrinut za vas, al Vlada to ne kaže. Vlada kaže poslodavcima slijedeće, vi ćete bit ti koji će plaćat poreze i doprinose za vrijeme dok vaši radnici ne rade. Pa zašto bi neki poslodavac plaćao doprinose i poreze za radnika koji ne radi u poduzeću koje, kojem je zabranjen rad. Evo, nek mi neko to objasni. Nema logike. I sjećam se kad sam objašnjavao Plenkoviću tu ujutro, rekao sam g. Plenković vaše mjere nisu rješenje. To što ćete vi napravit neće zaustavit val otkaza. Međutim, šta se dogodilo?

Naravno da neće, baš njega briga za te ljude. I ono što bi također htio istaknut je problem ljudi koji recimo imaju djecu koja imaju leukemiju odnosno koja su fazi remisije, koja trebaju uzimat te lijekove, koje nema imuni sustav. Imate oca i majku, korona je za takvu djecu fatalna međutim, što se događa? Dijete je ponavljam, s njima kod kuće. Jedan može uzet bolovanje, drugi ne može. ako drugi radi, kako će sad drugi radit, ne smije bit u kontaktu sa npr. muž sa ženom ili žena sa mužem. U suštini jedino rješenje koje vi ovdje nudite jest da se muž ili žena razdvoje jedan od drugog i žive na odvojenim mjestima ili u izolaciji jedni od drugog. Također, htio bi vam pročitati pismo ljudi, u ovom slučaju gospođe koja je ogorčena ovom cijelom politikom sve skupa i zapravo ne vidi izlaz iz ove situacije. Kaže ovako. Poštovani, znam da ste ovim dana dobivali dosta poruka i vjerojatno i moja je jedna u nizu. Ovih dana muku mučimo s korona virusom a i sa time kuda ćemo sa djelatnicima, kako platiti račune. Ja kao vlasnica obrta u kojem imam nekoliko zaposlenih, gdje svaki mjesec imam minimalno 30 000 kuna čistog troška, da bi poslovanje donekle bilo svedeno na 0, ne mogu nastavit funkcionirat na način da se odgodi plaćanje doprinosa i poreza jer je prvenstveno pitanje opstanka poslovanja likvidnosti obrta, situacija sa radnicima, kamoli onda nastavak poslovanja i plaćanja odgođenih obveza. Uz to imam oca koji se bori sa leukemijom i tumorom, stoga vas kao jedna mlada i ambiciozna poduzetnica molim da nam pomognete u traženju naših prava. Pazite misao, svi imamo kredite, osobno sam i majka i djeca se boje jer me gledaju nervozno i tužno, pitaju me kako mi mogu pomoći. Imam volju i želju ovoj zemlji i dokazat ljudima da kad voliš svoj posao i kad se trudiš, da možeš uspjet, da nije toliko loše kao što pričaju i onda kad očekuješ pomoć, oni nam zabijaju nož u leđa iz dana u dan. Nadam se da ćete odvojit pokoju minutu i pomoći malom čovjeku u nevolji. Znači, ljudi poput ove žene, ova Vlada ih je ostavila na cjedilu. Otkuda će podstanari plaćat stanarinu? Nemam pojma. Otkuda će plaćat rate kredita? Evo vam potanje jedno, pozivam sve da se zapitate. Vi kažete radnici koji su ostali bez posla, otić će na Zavod za zapošljavanje i primat će naknadu, jel tako? Prvo, točka a, primat će naknadu određeno vrijeme ali točka b što je puno zanimljivije, što s onima koji nisu ispunili uvjete za tu naknadu, koji nisu radili dovoljno dugo da bi imali pravo na nju? Oni je neće primat, oni će ostati bez ikakvih prihoda. U konačnici, dolazi do potpunog sloma, objasnio sam još jedan problem jutros, objasnio sam da Hrvatska zahvaljujući deviznom priljevu od turizma čuva deviznu bilancu odnosno da se izrazim ovako, da mi imamo ravnotežu priljeva i odljeva deviza iz zemlje zahvaljujući prihodima od turizma. Međutim, kad izostanu prihodi od turizma, šta će se dogodit, dame i gospodo? U normalnom ekonomskom sustavu gdje je tečaj klizan, gdje nije fiksan, što se događa? Događa se to da bi kuna počela slabit međutim budući da mi imamo HNB kao mjenjačnicu, tečaj kune će ostat stabilan, ali što će se dogodit? Doći će do kunske nestašice odnosno neće bit novaca u zemlji, nestat će likvidnost i naći ćemo se u problemima. I onda ovdje premijer Plenković dolazi i šeretski govori, kaže svi moramo snositi teret krize ili moramo dijeliti svi opterećenje ili moramo biti solidarni i druge velike parole. Međutim kad sam ja njemu rekao g. Plenković, hajde vi pokažite u praksi da ste spremni bit solidarni, dajte vi smanjite svoju plaću i moju plaću. Mi koji imamo velike plaće, smanjite nama plaće, pokažite tako solidarnost onima koji nemaju. Kao vi niste ozbiljan. ja nisam, ozbiljan? Pa jel uopće svjestan u kakvoj situaciji se ljudi nalaze ili ga za to uopće nije briga? To je pitanje koje se postavlja. S druge strane, prošle godine rupa u državnoj kasi bila je 40 milijardi kuna, to svi znate. Kolika će bit ove godine rupa u državnoj kasi? Sam bog zna. Ova Vlada nema viziju, nema rješenja. I u konačnici šta će se dogoditi?

Turistička sezona traje od 5. do maksimalno 10. mjeseca. Što to u prijevodu znači, uvažene dame i gospodo? To znači da svi oni koji su radili odnosno računali na zaradu od ove sezone će ostat bez novaca ne do 10 mj. ove godine, nego do 5. mj. iduće godine. Znači ostat ćemo, imat ćemo rupu od godine dana minimalno i od čega će ti ljudi živjet? Plenkovića to nije briga. Ne znam više što reći, vjerujem da sam sve rekao, koje htio razumjet je razumio, u konačnici pitate koje je rješenje, pa rješenje je nek se ukine valutna klauzula, nek država počne stvarat novac i nek s tim novcem kojim se stvara, pomogne ljudima koji nemaju od kuda vraćat kredite odnosno režije itd., koji ostaju sad bez posla. To je rješenje. Neka kuna oslabi, neka tečaj padne, bitno je da se odvežu kredite od valutne klauzule, nek inflacija pojede kredite. Ako to nećemo napravit, čeka nas socijalna katastrofa i socijalna bomba. Kolega Pernar, krivo ste glasali kad ste glasali protiv, protiv ovlasti koja je dana Nacionalnom stožeru civilne zaštite. Naime, situacija jeste izvanredna, ne kako mi vi mislite da nije. Najrizičnije skupine ljudi, oni najstariji šeću slobodno ulicama i ne samo da ugrožavaju svoj život nego ugrožavaju i zdravlje drugih prenoseći im virus. Situacija jeste izvanredna i zdravstveno i ekonomski i zato država mora napraviti ama baš sve da zaštiti svoje građane. Ja ću vam reći i to da nemojte vikati, pozlit će vam a zdravstveni sustav mora biti fokusiran na bolesnike odnosno zaražene od korona virusa. Ma, uvažena zastupnice, vidjet ćete na problem je naizgled zdravstvene naravi međutim kad ostanete bez posla, kad nemate od čega plaćati režije, stanarinu, rate kredita, kada ostane bez ikakvih prihoda, kad ovrhe, vodopad ovrha krene na vas, onda ćete shvatit da korona nije najgora stvar koja je mogla zadesit Hrvatsku. E sad pitanje je iz kojeg ugleda gledate, ako gledate iz ugla mlade obitelji koja je budućnost ove zemlje, iz kuta odnosno ugla radnika, jasno vam je da je veći problem ekonomske nego zdravstvene naravi.

G. Tomislav Žagar ima svoju pojedinačnu raspravu. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Neću sigurno reći puno toga novoga što već danas nije rečeno, ali dozvolite mi da iz svog kuta gledanja kažem nešto vezano za na ovu temu. Dakle, ono što možemo reći sa sigurnošću je to da je situacija iznimno ozbiljna, možemo promatrati 3 aspekta ili 3 gledišta ove priče, prije svega to je zdravstveni aspekt i tu nema dvojbe, zdravlje ljudi mora biti na prvom mjestu i ja isto koristim priliku da se zahvalim svim zdravstvenim djelatnicima, svim službama koje se brinu i skrbe danas o sigurnosti građana i o njihovom zdravlju u iznimno teškim situacijama jer vidimo da je i medicinsko osoblje oboljelo od bolesti. Drugi aspekt je gospodarski aspekt i on će sigurno kako to kolega Pernar u prijašnjoj raspravi, malo istina hiperventilirao, ali je čovjek rekao istinu, ovo će sigurno ostaviti ozbiljne posljedice na gospodarstvo u RH, tako da moglo bi nam se dogoditi stvarno o krugu o kojem on govori, da nakon ove zdravstvene opasnosti, gospodarska se opasnost pono0vno reflektira na zdravlje ljudi u smislu njihove ugroze i njihove egzistencije. I treći aspekt je socijalni aspekt i ono što ja ovim mjerama zamjeram, tako ću se izraziti, je pokušaj ponovo da se socijalni aspekt prebaci na gospodarsko polje. Dakle plaća nije socijalna kategorija. Plaća je pravo radnika, plaća se zarađuje a da bi plaću ostvario, gospodarstvenik mora imati posla, drugim riječima mora imati ugovore na temelju kojih će zaraditi radnik svoju plaću. U ovom slučaju nakana Vlade je dobra i ono što sam vidio je da većina zastupnika polemizira oko toga a to je odgoda poreznih davanja. Naime, doista su u pravu oni koji kažu da država nema ništa zapravo, država ne može dati, država uzima i onda to raspodjeljuje. U ovom slučaju država može reći, mi se na neko vrijeme odričemo poreznih prihoda koje ćemo nadamo se kasnije poreznik obveznik, to je gospodarstvenik platiti, kad situacija bude bolje. Međutim ono što državni tajnik niti ministar kojega nema sada ovdje nisu ni premije, nisu mogli reći, mi ne znamo ni koliko će ova kriza trajati, koje će posljedice imati i što će se zapravo dogoditi. Mi mogli bismo sada ovako reći, pokušavamo ali tapkamo u mraku. Naravno, to ne znači da ne treba pokušati. I s te strane ja pozdravljam mjere međutim nisam siguran koliko će one doista osigurati ono što je glavna nakana koliko sam shvatio ovih mjera, a to je očuvanje radnih mjesta jer radna mjesta nikad ne možemo administrativno očuvati a pogotovo stoga što smo danas dali ovlasti nacionalnom stožeru da evo od ponoći zatvori mnoga radna mjesta, da se tako izrazim, prestat će sa radom mnogi lokali, mnogi obrti, tako da je sad pitanje koliko su ti poduzetnicima riječ je uglavnom o malim poduzetnicima, koliko su oni već prenapregnuti da bi izdržali još mj. dana da ne rade a da mogu isplaćivati ne samo plaće nego sve one obaveze koje imaju. I to je ozbiljan problem i nadamo se da je riječ ovdje samo o 30 dana jer ako se ova situacija produži, posebno ako dođe u opasnost turistička sezona, onda nam ne piše se nikakvo dobro jer glavni porezni prihodi zapravo glavni prihodi proračuna su porezni prihodi a od toga najizdašniji porezni prihod je PDV, dakle mi smo potrošačko društvo i značajan prihod u tom djelu čine upravo prihodi od turizma i tu se bojimo da bi proračun mogao biti u velikoj opasnost. Da kažem to drugačije, država nema novca, država ako i odgodi plaćanje poreza, država ta sredstva mora namaknuti na drugi način a jedini mogu način je zaduživanje. Ovdje se mjerama predviđa i zaduživanje, povoljno zaduživanje poduzetnika radi ostvarivanja likvidnosti, radi isplata plaća, čak se predviđa i refinanciranje postojećih obaveza što je sve za pozdraviti. Aktivno uključivanje HBOR-a, HAMAG Bicroa, to u svakom slučaju sve za pozdraviti, međutim hoće li te mjere biti dovoljne ako se ova kriza doista protegne u malo duži vremenski period, to je pitanje ali naravno nadilazi i ove okvire današnje rasprave. Ovdje se pokušava nešto učiniti, istina kratkoročno a i sam premijer je rekao i predsjednik, pardon, ministar ovdje, da se ćemo efekte toga vidjeti. Ono što mi se čini da je dobro a vezano je za poljoprivrednike je oslobađanje određenih sredstava za pomoć poljoprivrednicima, posebno sad u jeku proljetne sjetve i mislim da proljetnu sjetvu nikako ne bi trebalo ugroziti da dođe u opasnost da se ne može obaviti. Također dobra je i mjera za vraćanje poticajnih sredstava sa produženje odgode vraćanja tih sredstava. Najvažnije bi bilo ako se ovim mjerama to uspije, izravno plaćati iznos do visine minimalne plaće kako ne bi došlo do otpuštanja radnika ali još jedanput naglašavam, to mi se činio prilično nategnuto, može kratkoročno ali hoće li dugoročno to se uspjeti ostvariti, teško je za reći. Na kraju htio bi samo se osvrnuti konkretno na Zakon o tržištu rada, vezano za mjeru vezano uz stalne sezonce, mjera u smislu očuvanja njihovih radnih mjesta, njih je prema podacima iz 2019., 5283, mi se čini jako dobra u smislu očuvanja njihovih radnih mjesta ali nisam siguran da ovaj model a kad govorimo sa stajališta i sam zakon se zove Zakon o tržištu rada, koliko će biti efikasan i koliko je on ostvariv u praksi. Na kraju da zaključim još jedanput, situacija je iznimno opasna, niko u ovom trenutku pa ni premijer to nije mogao danas reći što nas sve može očekivati, nadamo se, ja sam po prirodi optimist, nadamo se najboljem, međutim moramo biti spremni i za gore scenarije i u tom smislu, Vlada RH iako je dobro da danas, da nije Sabor prepustio Vladi ovlasti da mimo Sabor odlučuje, Vlada mora brzo reagirati, ako treba i nas zastupnike hitno pozvati, dobro pratiti stanje na terenu jer stvari se same od sebe kako u medicini a tako onda i u gospodarstvu neće rješavati. Većinu ovih mjera ću podržati prilikom glasovanja. Poštovani kolega, imam dojam da se većina tih mjera donosi pravocrtno, da niko ne gleda cjelinu i širinu obuhvata ovih mjera tako i kod ove koje ste spomenuli, kod stalnog sezonca. Naime, ne radi se o nikakvoj kriznoj mjeri, radi se o dakle ljudima koji su specijalisti, imaju specifična znanja i vještine, kuhari, konobari, dakle stručnjaci u svom, cijenjeni stručnjaci u svom poslu i njih se čuva za cijelu jednu djelatnost, inače ih se čuva.

To je dobro ali zar ne bi u jednoj ovakvoj krizi trebalo reći da država te ljude koji imaju higijenske preglede, ima na raspolaganju s obzirom na njihovo sufinanciranje i za druge djelatnosti konkretno za potrebe zdravstvenog sustava?

Mi ovim zakonskim prijedlozima odgađamo prihode ali mi ne možemo odgoditi rashode. Dakle, ako mi kažemo doprinosi se neće plaćati mjesec dana ili 3 mj., mirovine se moraju isplaćivati. Mi imamo sad već nepovoljan odnos između broja osiguranika i broja korisnika i onda u ovom smislu i sezonski radnici i sve ono što ćemo mi, neću upotrijebiti sad ružnu riječ kemijati, ali ono što pokušavamo sad administrativno riješiti, neće dati rezultata ako ne posegnemo i za drugim mjerama. Vi ste sad dobro rekli, evo reći ću najslikovitije, u Slavoniji, ako čovjek vidi da neće prodati vino, onda ide peć rakiju, dakle hitno se mora pomoći gospodarstvenicima da pronađu one mogućnosti da aktiviraju svoju radnu snagu na drugim poslovima kako bi opstali na tržištu a to mora učiniti Vlada sa poticajnim mjerama kroz uključivanje HBOR-a i poslovnih banaka.

Hvala lijepa. Kolegice i kolege, tajniče. Evo žao mi je što ovdje nije ministar jer smatram da u ime kluba MOST-a, da mjere tj. prije ću se osvrnuti na rad Sabora, rad Sabora mora biti znači u kontinuitetu, moramo donositi odluke i očekujem od Ministarstva financija tj. od Vlade da će se dati znači proračun, rebalans proračuna u kojemu će biti mjere koje će upumpati novac u opstanak radnih mjesta, u gospodarstvo, da te mjere budu restriktivne, prije svega ako treba i što treba i prema nama saborskim zastupnicima, Vladi, županijama, svima restriktivne mjere a sve da se upumpa, evo to je jedan od ključnih zahtjeva, da se što prije, već idući tjedan ako je moguće, za spas radnih mjesta napravi tj. da nam pošaljete taj prijedlog rebalansa proračuna jer je vrlo bitno sada svako radno mjesto. MOST nezavisnih lista je dao i određene prijedloge, ti prijedlozi idu uglavnom na ono da sve što radite tj. prijedlog, 63 prijedloga koje ste dali danas u ovoj raspravi smo raspravljali, da bi se smanjili gospodarski, ekonomski efekti korona virusa, smatramo da treba biti puno to restriktivnije, ne odgađati poreze, namete, dobiti gospodarstvenicima nego sve ukinuti jer svako radno mjesto je vrlo bitno, gospodarstvenici neće moći izdržati, ljudi dobivaju otkaze, jednostavno nemaju radnih mjesta, turistička sezona je ugrožena u ovome trenutku, ljudi su na birou za zapošljavanje, tj. na Zavodu za zapošljavanje što znači da što prije u Sabor mora doći rebalans proračun i maksimalno sredstava upumpati u gospodarstvo za svako radno mjesto. Naravno, dolazimo tu i do problema ljudi su npr. evo dobio sam poruku od gospođe koja kaže da ona i suprug rade u ugostiteljstvu, da su dobili otkaz, ne otkaz nego jednostavno poduzetnik, onaj poslodavac ih ne može plaćat. Dovodi se u pitanje što će oni sada ti dvoje roditelja? Znači imamo jedan set problema i MOST je dao svoje prijedloge a sve u svrhu sačuvanja radnih mjesta. Odgode na 3, 6 mj. u biti ako odgodite, onda u biti šta odgađate, odgađate taj efekat za 3 i 6 mjeseci. Ovo je jedan ozbiljan problem, ogroman problem, moramo biti solidarni, ali ne samo solidarni u pitanju humanome pitanju i još jednom pohvaljujem sve volontere, medicinsko osoblje, ljude koji rade u službama, svim službama, jednostavno treba im pomoći, treba se pozivat na solidarnost, treba pomoći poglavito ugroženim skupinama. Na kraju bi rekao ono što je najbitnije, ako iz ove krize nismo izvukli nikakvu pouku, a poglavito je pitanje ključno a to je pitanje da Hrvatska nema samodostatnih proizvoda poglavito prehrambenih proizvoda. Još jednom pozivam vas iz Vlade RH da napokon podijelite zemlju, dodijelite zemljište poljoprivredno našim seljacima, hrvatskim poljoprivrednicima. Vjerujte mi da je sad trenutak, sad se moramo pokrenuti a pozivam sve nas, kupujmo domaće, kupujmo da ne bi ovisili o stranim proizvodima, kupujmo domaće, kupujmo lokalno i potičimo naše seljake.

Sjednicu nastavljamo sutra, četvrtak, u 9 i 30 sati izjašnjavanjem o amandmanima. Nakon toga ćemo imati iznošenje stajališta klubova, znači nakon izjašnjavanja, iznošenje stajališta klubova a nakon toga glasovanje u 12 sati.